Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, doufám, věřím, že tentokráte budu moci svůj projev dokončit, což minule nebylo vzhledem k časové tísni možné. Domnívám se, že zákon o úvěru pro spotřebitele je správným krokem správným směrem. Chtěl bych také upozornit na to, že tento zákon reaguje na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Sněmovna tehdy vyzvala vládu v souvislosti s poškozováním práv spotřebitelů právě při poskytování spotřebitelských úvěrů a i s ohledem na lichvářské praktiky některých nebankovních poskytovatelů ke zvýšení nároků především tedy na nebankovní poskytovatele, zprostředkovatele úvěrů a na zavedení dohledu nad nimi, který je nedostatečný. Je to také jednou z priorit sociální demokracie a to je tedy, jak jsem řekl, ochrana občanů před lichváři a nekalými praktikami některých poskytovatelů, zprostředkovatelů především z nebankovní sféry. Na to také reaguje předkládaný návrh zákona, jeho cílem je tedy především větší ochrana spotřebitele, cílem ale je i sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele, a to úvěrů spotřebitelských, ale také hypotečních, a vymezuje přesnější pravidla pro postup při poskytování úvěru. Chtěl bych říci, že problematika poskytování především spotřebitelských úvěrů se stala již takovým evergreenem. Není to poprvé, co se takovouto materií zabýváme. Sociální demokracie, byť tehdy v opozici, usilovala také poslaneckými iniciativami o posílení postavení spotřebitele, tedy dlužníka, vůči poskytovateli, tedy věřiteli.

Tehdy jsme prosazovali například zmocnění vládě stanovit maximální výši RPSN, prosazovali jsme omezení pro souhrnnou výši smluvní pokuty pro případ neplnění závazku ze strany dlužníka. Prosazovali jsme i například omezení pro rozhodování sporů prostřednictvím rozhodčích řízení. Zmíněný poslanecký návrh poslanců sociální demokracie byl však v roce 2012 Poslaneckou sněmovnou vrácen k dopracování a vzhledem k tehdy projednávané vládní novele zákona již nebyl do Sněmovny znovu předkládán.

Chtěl bych také upozornit, že ve Sněmovně vloni proběhl seminář pod patronací rozpočtového výboru a za účasti poslanců, Ministerstva financí, České národní banky, účastnili se i poskytovatelé úvěrů jak bankovních, tak nebankovních, ale byly zde na tomto semináři i organizace pro obranu spotřebitelů, ale i široká veřejnost.